Nejprve hlasujeme zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 242.

Kdo je pro toto přeřazení? Kdo je proti? Hlasování číslo 243. Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Výborný navrhuje zařazení nového bodu Informace vlády České republiky k situaci ve školství v důsledku pandemie COVID19. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A nyní návrh na pevné zařazení jako první bod dnes poté, co se vypořádáme se zákony vrácenými Senátem. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti? Hlasování číslo 246. Návrh byl zamítnut.

Ptám se, kdo je pro tento návrh.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.